Já bych jenom chtěla vidět tu pojišťovnu, která sama řekne, že chce míň.

Takže kompromis je to jenom váš.

Já bych se chtěl vyjádřit k těm jednáním s opozicí. Byl jsem účasten jednoho jednání. Nevím, kolik jich bylo.

Další poznámka k těm zdravotním pojišťovnám.

Nyní tedy pan ministr a jeho faktická poznámka. Já se zase pokusím, pane předsedající, být co nejvíc racionální. To znamená, samozřejmě že jsem ten návrh projednával jednak s radou poskytovatelů, ta rada poskytovatelů se víceméně nezměnila od té rady poskytovatelů, kterou sestavil pan ministr Vojtěch. To je ten, kterého jmenoval ministr Vojtěch. Já, pokud se jedná o kvalitní lidi, nemám nejmenší důvod kohokoliv měnit a vyhazovat. Já si toho velmi vážím, že přijali členství ve vědecké radě. Stejně tak jsem to projednal s asociací pojišťoven.

Co se týče pojišťoven, ano, kondice pojišťoven je rozdílná, to vždycky byla. Dokonce byl nápad, že bude jenom jedna pojišťovna. To znamená, myslím si, že informace o tom, že některé z menších pojišťoven jsou ve špatné kondici, konkrétně jedna, by měla vést správní radu a dozorčí radu k hloubkové kontrole v té pojišťovně, aby se zjistilo, co je důvodem, když platby jsou stejné, pojištěnci jsou stejní, péče je stejná, výběr je stejný, tak některé pojišťovny jsou ve velmi dobrém stavu a některé ve špatné kondici. My musíme ozdravit ty pojišťovny, které jsou ve špatné kondici. To si myslím, že je klíčové. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi říct několik slov k tomuto velmi důležitému tématu, které se samozřejmě prolíná celým zdravotnictvím. Nebudu se vůbec pouštět do ekonomických debat, protože věřím, že pan ministr tu ekonomickou stránku má určitě naprosto v malíčku, a nemá smysl si o tom povídat. Ale samozřejmě je tady zdravotnictví a tam si troufám tvrdit, že to je opravdu záležitost poněkud jiná. Jeden axiom.

Takže určitě ano. Ale samozřejmě máme tam určité pochyby a nejasnosti.

Protože jestliže tady zůstáváme na té hodnotě bodu, která je, a nevíme o tom, že by tam došlo v dohadovacím řízení k nějakému radikálnímu navýšení, tak je obava, že prostě ta ekonomická situace bude špatně. Takže tady prosím potom eventuálně, budeli možné, nějaké odpovědi. Protože samozřejmě tito tazatelé se budou tázat, zda jsme toto projednávali, a je třeba ano.

Že prostě ty peníze mít nebudeme. Co všechno tady musíme nějakým způsobem zabezpečit?

Takže tady opravdu bude třeba navýšit těm pojišťovnám možnost, aby tedy připlácely.